Ještě bych chtěla upozornit, že díky tomu, že by došlo k tomuto přesměrování odvodů, by se řešila jistým způsobem i lépe zásluhovost a na druhou stranu by se tímto daly řešit také spravedlivěji důchody pro osoby samostatně výdělečně činné. Zde se vždy tyto osoby napadají z toho, že si nedostatečně odvádějí na své důchodové zabezpečení.

To je další dluh, který by se měl vzhledem k osobám samostatně výdělečně činným řešit. Takže těch problémů je hodně. A to, že budeme strkat hlavu do písku a nebudeme v tomto volebním období, jak se bohužel stalo, dělat nic, a to je mi velice líto vzhledem k této vládě, ještě neznamená, že opravdu všichni nemáme dělat nic. Já vám děkuji. V tento moment nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Žádnou další přihlášku nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Chci se zeptat paní navrhovatelky nebo pana zpravodaje na závěrečné slovo. Není tomu tak. Já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Takže procedura by byla taková. Nebyly načteny, tzn. nemáme legislativně technické úpravy. Lze je hlasovat společně. Tak já představuji společně.

A poslední je hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Dobře, děkuji. Představil jste proceduru. Já se táži, zda má někdo návrh na změnu procedury. Návrh nevidím.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S procedurou byl vysloven souhlas. Děkuji. Prosím, paní ministryně?

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Stanovisko, paní ministryně?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Jestli mám dobře své poznámky, prošli jsme všechny pozměňující návrhy a nyní bychom měli hlasovat o návrhu jako celku.